Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí... Pane ministře, budete mít závěrečné slovo, jestli si přejete, ale já musím prvně říct, že končím rozpravu. Takže končím všeobecnou rozpravu a teď závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych především poděkovat těm projevům, které tu zazněly v kladném slova smyslu, to znamená ve smyslu nějaké podpory, nějakého vědomí souvislostí a pozice, nebo toho návrhu, jak tady byl prezentován, protože jsem hluboce přesvědčený, že to je jednak naše povinnost a jednak je to také to nejlepší, co můžeme udělat v tom širším slova smyslu pro obranu a ochranu našich občanů.

Ale v tom Iráku je prosím válka.

Dovolím si jenom drobnost, že zařazení materiálu na program jednání vlády není v pravomoci ministra obrany. Čili to nebylo projednáno v tom datu, které tady bylo uvedeno. A pak bych chtěl samozřejmě poděkovat za tu rychlou reakci výboru pro obranu Poslanecké sněmovny.

Čili nevím, jestli je potřeba si vystavovat jakoby takové negativní vysvědčení v situaci, která naopak prokázala jistou schopnost solidní a rychlé reakce.

Rád bych v tomhle vyzdvihl i podíl armády, která byla schopna na to reagovat, která samozřejmě musela tu věc připravovat, aniž věděla, jestli bude schválena, nebo nebude schválena, protože přípravné práce se nedají realizovat až posléze.

Zazněla tam myslím docela podrobná a určitě užitečná rozprava. Chtěl bych na to ještě reagovat, protože tam vznikly nějaké podněty, nebo návrhy.

Navíc tam padlo ještě to, že by bylo dobré, abychom průběžně informovali to, co tady i před chvílí zaznělo abychom průběžně informovali výbor, jak se ta situace bude vyvíjet, což jak říkám, nikdo není schopen předem úplně přesně určit. Padlo tady taky slovo o tom, že to může mít různé peripetie, fáze, civilní rozměry atd. To je ale, promiňte, ten důvod, proč jsme chtěli ten mandát širší. A děkuji, že to tady bylo i jedním kolegou kvitováno. To říkám naprosto kategoricky. A to, že se jedná o zdravotní tým, byla první reakce na tu situaci. To, že potřebujeme flexibilní mandát, protože znovu zdůrazňuji, že se to může proměnit.

Je to zhruba 230 tisíc vojáků a jsou nasazováni tam, kde to obrazně řečeno hoří. Takže v tomhle tom smyslu bych si jejich výkonnost na spolehlivost nedovolil nijak zpochybňovat. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Nevím, jestli jsou slabé mikrofony, nebo pan ministr mluvil tak potichu, nebylo to skoro slyšet, ale díky tomu, že už není rozprava, tak zaprvé chci říct, že paní kolegyně Černochová říkala, že nepravdivé tvrzení uvedl pan poslanec Gabal, a ne vy, pane ministře. Netřeba se hájit. Ale to není podstatné.

Víte, že my dlouhodobě podporujeme vysílání misí.

Ale jinak je to naprosto v pohodě.

A jenom připomínám, my budeme hlasovat pro. Děkuji panu předsedovi. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nyní poprosím pana zpravodaje, protože naše usnesení má dva body, aby vždycky ten bod přednesl, a poté o něm dám hlasovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.